Nevíme, na jaké úrovni bude česká ekonomika v roce 2025.

Dobře, ale vaše vyjádření o velkém schodku a ušetření 80 miliard mi poté nedává smysl. Nezasloužilo by si Ministerstvo obrany a armáda jasné návrhy, jak budou financovány? Z posledních kroků vlády je jasné, že chce občany omezovat, snižovat jejich komfort, například omezením slev na jízdném, a především úsměvným navýšením platů z původních, naší vládou schválených 1 400 korun pouze o 700 korun. Toto navýšení platů o 700 korun má být onou motivací pro vojáky a zvyšování náborových cílů? Takto děkujete vojákům za jejich pomoc a mimořádné nasazení? Výsměch, raději nic než toto. Na závěr mi dovolte vzkázat vojákům: Vojáci, nenechte se těmito kroky znechutit, ještě jednou vám za vaši službu děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Samozřejmě mi to nedá.

Zase bych se snažil to omezit. Tam je to místo, kde se to může dít. Dále bych řekl, obecně, v obecné rovině, to sem myslím patří, to, že výbor pro obranu mnohdy do některých věcí musel resort skoro nutit, jeho vedení, čili není pravda, že je zde nějaká velká diskontinuita, respektive není nutné shazovat činnost toho výboru. A je to napříč a bylo to napříč celým výborem, kdy jsme se shodovali, a bylo to třeba i na žádost kolegů z ANO, na tom, že je nutné něco udělat. A proto tady některé ty ataky, které zde byly vyřčeny například proti ministryni obrany, nejsou naprosto namístě a myslím si, že je nutné připomenout, že to prostě bylo jinak. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale za mě v tom projevu to bylo obecné hodnocení a můj názor a shrnutí mých zkušeností za dobu, kdy jsem byl ministr obrany. Děkuji pěkně a teď už tedy řádně přihlášená paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kolovratník. Paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající.

Takže, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já tady stojím v postavení takové dvojrole.

A současně, protože chci být konstruktivní, vás chci upozornit na to, co je třeba v této oblasti ještě udělat, na čem je třeba pokračovat, a není lepší místo než tento řečnický pultík, kde některé aktivity člověk může pochválit, některé aktivity může zkritizovat a některé aktivity zůstanou otevřené do budoucnosti. A teprve ta sama posoudí, zda to byl dobrý krok, nebo ne. Předně bych chtěla říci, že každý zmocněnec nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva...